Prosím, paní poslankyně, pokračujte ve svém projevu. Já vám děkuji, pane předsedající. Slibuji, že zopakuji pouze jedinou větu z předchozí části projevu a nebudu vás zatěžovat tím, že bych ho četla celý znovu. Hospodářská škoda má dle navrhovatele, tedy vlády, vzniknout díky platné legislativě, to je valorizaci důchodů. Nazývat škodou uplatnění zákona je překvapivé. Mám tomu snad rozumět tak, že samotná existence důchodců přináší státu hospodářskou škodu? Proto je nutné zakročit? Důchodci celý život odváděli do penzijního systému peníze, tak tím, že jsou v důchodu, čerpají důchod, způsobují zjevně státu škodu. Nazývat zákonnou valorizaci hospodářskou škodou je, vážení kolegové, ubohé. Já osobně vidím hospodářské školy pod taktovkou této vlády jinde. Plná ústa šetření a skvělá práce s financemi.

Mnoho požadavků na funkce, málo míst. Tato vláda od začátku svého vládnutí deklaruje, jak bude na státní správě šetřit. Přitom je to právě ona, která od prvního dne ve funkci zřizuje bezhlavě další a další místa pro své věrné.

Tak tomu opravdu říkám snižování počtu státních zaměstnanců! Koalice protlačila novelu zákona o státní službě. Proč o tom mluvím? Protože opět došlo k navýšení počtu manažerských pozic. Dříve bylo v zákoně o státní službě omezení možnosti každého ministra mít pouze dva takzvané politické náměstky. Do té doby odborní náměstci se stali vrchními řediteli sekcí a počet náměstků je, vážení kolegové a kolegyně, nyní neomezen.

Zvýšení počtu manažerských pozic také nepřispívá k šetření ve státní správě. Opravdu nešlo předejít hospodářským ztrátám a zastropovat počet náměstků? Podle mě šlo. Podle mě skutečně zvýšený počet náměstků na ministerstvech je tím, co je hospodářskou škodou. Dalším efektem novely zákona o státní službě jsou náklady na přesoutěžení většiny vedoucích pozic a pozor na to, netýká se to pouze ministerstev, ale více než 200 úřadů, například Úřadu pro jadernou bezpečnost, Puncovního úřadu a katastrálních úřadů. I tam se musí skoro všichni vedoucí přesoutěžit.

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednávání ve standardním legislativním procesu ve zkrácených lhůtách dle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Pokud se domníváte, že jsem musela dlouho hledat, mýlíte se. Napříč politickým spektrem jsme se shodli, že nejsou naplněny podmínky legislativního stavu nouze, a řekli jsme ne. Přestože se domnívám promiňte, nikoho z vás jsem nevyzpovídala že někteří z vás s tím nejsou ztotožněni, zvedli jste pro to ruku. Rádi nám podsouváte, že nemyslíme a pouze plníme příkazy.